Samozřejmě upozorňuji na to, že do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Než přeruším, přečtu omluvy. Omlouvá se Margita Balaštíková pracovní důvody, Martin Baxa pracovní důvody, Jiří Běhounek rodinné důvody, Pavel Bělobrádek pracovní důvody, Jan Birke pracovní důvody, Milan Brázdil z dopoledního jednání pracovní důvody, Monika Červíčková... Kolega nám kazí průměr přítomných, zvýšil o 30 %, ne?